Takže tam bych byl taky velmi opatrný.

A bude třeba moudře pohovořit o tom, co dále, do jakého roku nebo do jakého období využít fosilní zdroje, kdy nastartovat jednoznačný odklon.

Tím jsem vyčerpal, co jsem vám chtěl říct. Je velmi rozumný.

Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo faktické poznámky. Děkuju.

Víte, tento návrh zákona, vlastně poslanecký návrh tady dneska na této mimořádné schůzi, je víceméně shodou okolností, nebyl to záměr, protože on sem nepatří, do té mimořádné schůze. Mně to nevadí, já si nestěžuji prosím vás.

Já ji chápu. Jako dobře. Jako fakt.

A chtěl bych taky poděkovat za tu podporu.

Víte, co já jsem ještě v životě tady neviděl v této Sněmovně? Aby si poslanci obstruovali vlastní návrh. A teď to nemyslím ve zlém jako to slovo obstrukce.

To si řekněme, tak to prostě je.

Říkám, dělejte si, co chcete, ve vládních návrzích. A pokud to neuděláme, tak fakt dostaneme ten segment do řádných problémů. Říkám to s plným vědomím odpovědnosti toho, že chápu, že parlament může cokoli. Já vás spíš prosím, ať to neděláte. A znovu zopakuji, o čem ten návrh zákona je.

Jestli se vám líbí, jak se tady trošku vztekám, tak já vám tu radost udělám.

Víte, nad Boleslaví, nad Mladou Boleslaví, je krásný kopeček.

Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo faktické poznámky.

Paní poslankyně, máte slovo. Já musím, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. To přece nejsou obstrukce.

My to neděláme. A je to 135 stran. Není to málo. A myslím si, že to není ta správná diskuse, která by tady měla být.

A čekala jsem... Tak to se omlouvám. Koukají na televizi.

Ale říkám, tu diskusi tady chceme mít, a proto budeme vystupovat. A myslím si, že každý jsme kvalitativně připraveni na to, aby ta diskuse tady proběhla.